Pane předsedající, vážení páni ministři, paní ministryně, dámy a pánové, máme před sebou zákon, který je velmi, velmi důležitý. Je to zákon, který řeší problematiku očkování, problematiku věci, která je jedna z mála, které zásadním způsobem posunuly medicínu dopředu.

Že to dokáže, víme.

Proto já také velmi zásadně protestuji proti všem pokusům o to, někde tu povinnost očkování změnit.

To už začalo tím, že jsme schválili možnost náhrady. Ale také musíme pracovat na tom, aby všechno to, co se tady navrhuje jako změny, mělo za sebou nějaké odůvodnění.

Bohužel očkování je taková věc, která probíhá takovými vlnami názorů.

Není to tedy o tom, že bychom si mohli hrát na něco.

Ale nemůžeme postupovat nějakým obecným nařízením, že řekneme, tato skupina lidí prostě proto, že jde do soukromého zařízení, nemusí být očkována. Musíme si uvědomit, že to není jenom o rozhodnutí těch, kteří nedají ty děti očkovat.

Proto my také nepodpoříme žádný návrh, který omezuje příkazovým způsobem povinnost očkování.

Děkuji.

Děkuji. Já bych jenom velmi přátelsky chtěl reagovat na kolegu Svobodu, který z projednávání tohoto zákona udělal projednávání povinného očkování. Kdyby tomu tak bylo, tak ta debata vypadá úplně jinak.